Děkuji za slovo, pane předsedající.

Poskytovatelé nevkládají do evidence informace a dokumenty, jejichž zveřejnění zakazuje jiný právní předpis. Snažíme se reagovat na ty změny, které vláda dělá v oblasti dotací, týká se to i třeba systému DotInfo, a myslíme si, že je vhodné, aby byly evidovány i údaje neúspěšných žadatelů. Z tohoto důvodu doplňuji tento pozměňovací návrh.

Tady nebudu znovu opakovat to odůvodnění.

Děkuji za pozornost. A požádám Poslaneckou sněmovnu o klid. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl avizovat dva pozměňovací návrhy. Ten první se týká materie, o které jsme už tady mluvili, to znamená, aby bylo podmínkou rozdělování dotací uvedení skutečného majitele. Druhý se týká centrální evidence dotačních rozhodnutí a evidence podpor malého rozsahu. Aby bylo zákonem stanoveno, které údaje z těchto evidencí se zveřejňují na webových stránkách, a že jsou přístupné veřejnosti ve standardu otevřených dat. Takže to jsou pozměňovací návrhy, které by posílily transparenci při rozdělování dotací v České republice. Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Paní ministryně, paní zpravodajka zájem nevidím. A připraví se pan poslanec Pikal. Tak děkuji za slovo.